Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, odpusťte prosím, že vás maličkou chviličku zdržím prohlášením, které nepokládám za marginální. Někteří z vás se na mě včera obrátili s tím, že můj výrok o tom, že při hlasování možného umístění vojsk NATO na našem území hlasovali jako kryptokomunisté, se jich hluboce osobně dotkl.

Jakýsi váš příznivec, dámy a pánové, tam napsal námět na scénář nového českého filmu Je třeba zabít Kalouska.

Ono ty padesátá léta, to musela být krásná doba. Některé praktiky z komunismu by neměly být zapomenuty, hodily by se totiž pro některé poslance z řad TOP 09 a ODS.

Protože to se stalo. A já to tady neříkám proto, že bych snad chtěl podat trestní oznámení nebo že bych chtěl pana ministra Chovance požádat o ochranu.

To by vám šlo. Nyní se hlásí s přednostním právem paní ministryně Jourová.

Takže to tímto sděluji a děkuji, přijímám omluvu pana předsedy Kalouska.

Osobně považuji sociální sítě za prostor, kde vycházejí na povrch negativní emoce, že se tam realizují lidé, kteří možná v běžném osobním styku selhávají a nemají možnost se takto projevovat. Myslím si, že je skutečně na administrátorech, aby takovéto věci nedopouštěli, pokud to jde, za hranici slušnosti a korektnosti. Takže děkuji. Děkuji. Odpusťte, paní ministryně a první místopředsedkyně, vy jste mi nerozuměla.